Takže vy tady zase vypouštíte další balonek, který nemáte projednaný, nemáte to vymyšlené systémově, jenom víte, že chcete prostě teď, v této době, ty lidi zase nějakým způsobem obrat o nějakou částku peněz.

Já vůbec nerozumím této vládě, vůbec nevím, o co jí jde. Vůbec. Pane poslanče, prosím. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, musím reagovat, protože to je určitý zásah do toho, čemu já se věnuji, nebo vlastně doteď, více než třicet let.

A jediné, o čem se dá do budoucna uvažovat, je naopak určitý malus, to znamená, že když to někdo evidentně zneužije, bude sice ošetřen, ale potom se dá zvažovat nějaká penalizace zpětná třeba cestou zdravotní pojišťovny, že mu přijde část toho účtu k zaplacení. Ale proboha, o tom odborníci vedou diskuse dlouhodobě, vůbec to není tak jednoduché a v současné době v žádném případě nemůžeme ty občany, které teď v tomto návrhu zákona obíráme o peníze, vlastně ještě penalizovat a zvyšovat jim další náklady. Děkuji za dodržení času. Je přihlášená paní poslankyně...

Vážené dámy a pánové, SPD zásadně odmítá nepřijatelný postup vlády Petra Fialy ve věci plánovaného razantního snížení zákonné mimořádné valorizace všech důchodů.

Toto vládní opatření, ten vládní návrh, je asociální a podle mého názoru neústavní.

Takže se o tomto mém návrhu bude v rámci třetího čtení hlasovat a samozřejmě SPD hlasuje pro zamítnutí.

Velká část z nich už dle statistických dat žije v příjmové chudobě. Další tisíce do ní teď chce Fialova vláda poslat.

Jedná se o všechny příjemce důchodů.

To znamená, okrade všechny důchodce v průměru o tisícovku.

No a nemluvě o tom, že vláda tímto návrhem opět zvyšuje riziko pádu dalších tisíců příjemců důchodů do dluhů a exekucí. Valorizace penzí má sloužit a slouží ke kompenzaci dopadů zdražování na naše důchodce, na které inflace tvrdě dopadá, protože ceny zboží a služeb, které si nejčastěji pořizují, a platí tedy náklady na bydlení, potraviny a léky, rostou ještě mnohem rychleji než průměrná inflace. Devatenáct miliard, které chce vláda důchodcům nyní sebrat, není z hlediska celkových výdajů státního rozpočtu žádná závratná částka, zejména když si uvědomíme, že enormně rostou příjmy státu z důvodu vysokého výběru DPH v důsledku vysoké inflace a že tento rozpočet obsahuje množství položek, které jsou naprosto zbytné a lze v nich šetřit či škrtat.